Děkuji za slovo.

Zároveň ale co mluví proti ustavení té komise, a to bych byl rád, abyste vnímali ty argumenty. Za prvé čistě pracovní a do našich vlastních řad. My tady máme ustavenou komisi, která se ještě nerozběhla. To je první věc, kterou bych považoval za solidní vůči veřejnosti, vůči tomu problému, abychom dotáhli jednu komisi, a pak se případně zabývali druhou. Tam to bylo relativně uzavřené, většina věcí odložených, byly k dispozici audity, z kterých jsme mohli vycházet, byla k dispozici podaná žaloba, strukturované argumenty a na stole poměrně silný přehled fakt a závěrů i toho, že byl odsouzený člověk, který spolupracoval s policií, atd. Myslím si, že probíhá vyšetřování a probíhají arbitráže.

Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj Schwarz. Já jsem neměl faktickou, pane místopředsedo, já jsem se přihlásil do rozpravy. Jestli má někdo ještě faktickou? Tak jenom bych se zeptal v rychlosti pan Korte dal návrh?

Dobře, v případě, že padne návrh, musí padnout v podrobné rozpravě, aby byl načten a dalo se o něm hlasovat. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Havlová. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji vám. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Langšádlová. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je určitě v pořádku, abychom se zabývali všemi nepravostmi, které kde proběhly. Na druhou stranu je potřeba se velmi dobře zaměřit také na to, co probíhá dnes. Tato vláda výrazně zvýšila počet zakázek v rámci režimu JŘBU, bez uveřejnění, jenom omezenému okruhu zájemců o tyto zakázky a velmi často jsou to zakázky, které probíhají na vašich ministerstvech v tuto chvíli, které jdou na energie, které jdou na telekomunikační služby, a evidentně zde dochází za této vlády k mimořádně nehospodárnému přístupu.

V tom případě musím dát slovo panu kolegovi Laudátovi s faktickou poznámkou, a pak dostanete slovo s přednostním právem. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jenom mě trošku zaráží, že Praha už dospěla do situace, nebo politické vedení, že má tak malé sebevědomí. Je to městská akce, státní peníze tam nejsou žádné. Já vím, že jste po bionaftě rozrušen, ale mě to ruší. Děkuji. Žádné prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste ministr, tak já vás můžu oslovovat přímo.

Ona ji může řídit, ona může úkolovat termíny apod. Další věc je, že směrem zřejmě s výjimkou hnutí ANO, nevím, jak u sociální demokracie, tak vlastně tady chceme založit, nebo Sněmovna hodlá založit vyšetřovací komisi na základě mediálních výkřiků, jednoho vystoupení v televizi. Domnívám se, že i přítomnost paní primátorky, aby to zdůvodnila, kde je ta ingerence státu, selhání státních orgánů, možná to je, že někdo schvaloval projekty, tj. státní správa atd. atd.

Neeviduji žádnou faktickou poznámku, nyní tedy s přednostním právem pan zpravodaj Schwarz. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Víte, já to neřeším opravdu politicky, i když se třeba budete smát, ale já to řeším jenom odborně. Praha je pro mě moje hlavní město.

Kolegovi Kortemu rozumím. Odpracoval velký kus práce se mnou v Opencard, a jeho názor, také tomu rozumím, ale právě proto, prostřednictvím pana místopředsedy Dane, právě proto jsem právě pro založení komise k vyšetření komplexu Blanka, projektování stavby, protože jsi sám poznal, jaké to je, když se v Praze začne něco prošetřovat a vyšetřovat. Nevyšetří se vůbec nic, anebo případně to, co se chce, a účelově. Jestli poslední, kdo tady v Praze má důvěru, je Poslanecká sněmovna, což jsme my dva spolu dokázali i s druhými kolegy z politického spektra, tak si myslím, že je naše povinnost při takové předražené zakázce občanům Prahy, hlavního města, říct, na co jsme přišli, anebo nepřišli. To je můj důvod.

Tak my tím, že se založí komise, dokažme, že umíme pracovat, a zvedneme prestiž vyšetřovacích komisí. Vy jste říkali, že v minulosti tady, když jsem já tu nebyl, bylo plno komisí a na nic nepřišly.

A opakuji znovu, ten důvod mám jasný: nejsem přesvědčen, že vyšetřovací orgány i na Magistrátu, a pan Korte prostřednictvím vás to ví, opět na něco přijdou. Jen se to prodlouží a Blanka bude čekat možná na další volební období. Protože ti lidé si zaslouží vědět, kde to smrdí.